Ano, za naší vlády jsme prosadili, aby vláda, i když samozřejmě to byla velká debata, že by měl stát pomoct samoživitelkám, když tedy ten otec jejich společných dětí neplatí, což je úplně absurdní, že stát na to nedosáhne, ale aspoň něco se udělalo. Ale tahle vláda nemá vlastně žádný program. Nikdo se neptá vlády, jaký máte vlastně program? Nikdo neví.

Pamatujete? Toto všechno jsme dělali. A co jsme měli ve volebním programu?

Tato vláda, nejhorší vláda v historii naší země, v programovém prohlášení přiznala, že nebude podporovat výstavbu nových vodních nádrží. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané! Fialova vláda nechce podporovat nové vodní nádrže. Takže to je podle nás zásadní chyba. A a o zemědělství a potravinářství ani radši mluvit nebudu, protože to zazdili hned po revoluci, a proto to tady máme, jak to máme. Takže naši důchodci. Tak já nevím. To navýšení bylo ze zákona, vám se to nelíbilo a není v takové výši, jako byla inflace. Nejhůře jsou na tom důchodci. Ano, důchodci. Vycházejí články, že vlastně důchodci mají dost.

Na to už všichni zapomněli. Jim nechtějí přidat, ale církve samozřejmě mají inflační doložku, takže dostanou osm miliard.

Sto tisíc korun! Důchodci. Inflace a obecně nepříznivá ekonomická situace vedou k meziročnímu zvýšení podílu lidí, kteří nezvládají pravidelně splácet své závazky. Takže tohle všechno je na stole. Je to podle mě skandální, že máme poprvé v historii naší země ministra práce a sociálních věcí, který chodí a přesvědčuje, že musíme důchodcům vzít peníze. Takže nová totalita nás dneska zase převálcuje, zase budou tvrdit, jak nám umožnili tady vystupovat.

Takže ať se nám nikdo nediví, že když a zatím tady ještě můžeme mluvit, i když ty náznaky, že ani to nám nedovolí, to využijeme a nejsou to obstrukce. Většinou mluvím spatra, protože jsem to zažil, prožil, byl jsem u toho. Ano, a byl jsem člověk, který řídil tu vládu řídil tu vládu, i když to nebylo jednoduché za platného zákona o státní službě, kde státní tajemníci často měli větší kompetenci než ministr. Takže my jsme zásadně proti okrádání důchodců, my jsme zásadně proti navyšování daní.

A my jsme dokázali ve vládě, že to umíme. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím pana místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

Něco jiného je ten bod otevřít na hodinu, ale když jsme počítali kumulovaně ten součet, tak se podobá ta současná situace, i té předchozí.